Děkuji, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, vážené kolegyně, vážení kolegové, příjemné odpoledne. Dokument, o kterém zde diskutujeme, je dokument nelegislativní povahy. Jedná se o doporučení. Nicméně je to doporučení ve věci, o které se domníváme, že by měla být výhradně v rukou národních států jako součást sociální politiky. Proto bych rád vznesl návrh na usnesení, na alternativní usnesení, že Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky bere na vědomí návrh na zřízení atd.

Prosím, máte slovo, zatím poslední přihlášený.

Takže paní poslankyně Aulická Jírovcová vystoupí. Máte slovo, paní poslankyně. Zatím poslední přihlášený poslanec.

Paní ministryně? Pan zpravodaj? Děkuji.

To je jedna věc. Já bych po roce a čtvrt jako ministryně práce a sociálních věcí nesouhlasila vlastně s žádným posunem pravomocí Evropské unie v oblasti evropské integrace.

Obsah tohoto doporučení nemá na legislativu v České republice žádný dopad a jedná se v podstatě o doporučení pro členské státy, které nemají žádnou ochranu OSVČ. A ještě jenom pro vaši informaci. Souhlasilo před námi i Polsko, souhlasilo před námi i Maďarsko. To znamená, že se ukazuje, skutečně se potvrzuje, že toto je doporučení, nezávazný dokument, který nebude mít žádný dopad na Českou republiku.

Já ale budu pokračovat.

Prosím, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo.

Nějaké pozměňovací návrhy k tomu usnesení vlastně v tomto případě nejsou možné. Tak jak říkala paní ministryně, my buď jí udělíme mandát, aby hlasovala pro tento návrh, pro toto doporučení na evropské úrovni, anebo jí ho neudělíme.

To je celé. To znamená, my se musíme vyjádřit naprosto jasně, a proto to usnesení, které jsem zde načítal, je podle mého názoru jediné možné. Já se zeptám pana poslance Kobzy, zdali trvá na tom návrhu.

Já jsem vycházel z materiálů, které jsem si načetl ve sněmovním tisku. Z důvodu zahraniční cesty jsem nebyl na projednávání evropského výboru, takže některé informace, které tady k tomu zazněly, se ke mně nedostaly. Dobře.

Já zagonguji. Ale nemusíte. Proto se ptám. Víme všichni, o čem hlasujeme?

Návrh usnesení byl schválen. Přistoupíme k dalšímu tisku.